Děkuji za pozornost.

Děkuji.

Přistoupili jsme k tomu myslím dost odpovědně a důkladně, protože v minulosti všichni, kteří zažili projednávání těch zpráv, tak vědí, že to zaprvé vůbec nevzbudilo žádnou pozornost mezi poslankyněmi a poslanci, zadruhé že z toho v posledních letech nebyla vyvozena žádná legislativní iniciativa a zatřetí že se v podstatě ty informace setkávaly s takovou lhostejností, až mírnou nevraživostí. Takže mě i zajímalo už jako předsedkyni petičního výboru, v čem asi je ta příčina, že Poslanecká sněmovna nemá zájem o závažná zjištění, která jí veřejná ochránkyně práv předkládá s týmem svých početných zkušených právníků, kteří kontrolují rozhodování v těch oblastech, které jí vymezuje zákon, a na základě vlastně empirického šetření a současně právní analýzy upozorňuje na systémové chyby, mezery, nedostatky, které nám poslancům velmi snadno umožní přijmout takový návrh zákona, novely.

Vybrali jsme ta legislativní doporučení, která si myslíme, že by relativně snadno mohla vláda prostřednictvím svých jednotlivých resortů zajistit v rámci legislativy, to znamená podat vládní návrh zákona. Čili pokud jste tady slyšeli, že některý poslanec si osvojil ten podnět, tak jistě ho vláda přivítá, na druhé straně může využít již toho poslaneckého návrhu a eventuálně ještě v rámci dalšího čtení, nebo vůbec sama předložit komplexnější, který tu problematiku bude řešit způsobem, který zasáhne i související otázky.

3. vypuštění podmínky podstoupit chirurgický zákrok pro úřední změnu pohlaví to je Ministerstvo spravedlnosti; 4. přijetí nové procesní úpravy pro správní řízení o žádostech pojištěnců o úhradu některých zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra; 5. zavedení nové skutkové podstaty, o které tady bylo hovořeno obšírněji i ve vystoupení paní veřejné ochránkyně práv, a sice přestupku postihujícího neoprávněné zásahy do soukromí, bezpečí a integrity osob, kterým je poskytována sociální služba opravdu jde o naše seniory, tady je velká mezera v zákoně Ministerstvo vnitra; 6. rozšíření pravidel pro vyřizování stížností na zdravotní péči i na zdravotní péči poskytovanou v zařízeních sociálních služeb čili Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí;

Takže myslím, že to je vše, s čím bych vás chtěla nyní seznámit.

Tak pokud byste měli zájem, tak jsme obě dvě k dispozici a vysvětlíme, proč se domníváme, že bychom se měli těmito legislativními podněty zabývat.

Ale samozřejmě je třeba vždy preferovat tu cestu vládních návrhů.